Pozměňovací návrhy, které by znamenaly snížení vládní rozpočtové rezervy pod její zákonnou minimální výši, jsou proto nehlasovatelné. Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení, tak jak je všeobecná praxe. Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Svým rozhodnutím jsem tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 6/2. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

1. konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, jak jim přikázala Poslanecká sněmovna svým usnesením číslo 29 ze dne 6. prosince tohoto roku, a přijaly k nim svá usnesení, s výjimkou ústavněprávního výboru, který projednal kapitolu 355 Ústav pro studium totalitních režimů a usnesení k této kapitole nepřijal. Rozpočtový výbor bere na vědomí následující návrhy na doprovodná usnesení z výborů, kterými se výbory obracejí na vládu. Určitě mi prominete, když je nebudu předčítat, máte je v usnesení, které jste jistě všichni včas dostali.

Zmocňuje předsedu, zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Což jsem také právě učinil. Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní tedy otevřu k předloženému návrhu zákona podrobnou rozpravu. Takže poprosím pana předsedu klubu ODS, který má přednostní právo, aby se ujal slova, po něm s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, a pokud nebudou další přednostní práva, tak potom by rozprava pokračovala tak, jak je na tabuli. Pane předsedo Stanjuro, prosím, máte slovo. Děkuji.

My jsme se poctivě snažili přečíst co nejvíce, a to nemáme s sebou ty kapitolní sešity, což ta hromada by byla určitě vyšší, ale to už bych tady asi neunesl. Navržený deficit ve výši 112 mld. úplně otáčí trend, přestože se prognózuje hospodářský růst, bude vyšší deficit než v dobách recese či stagnace. Rekordní výdaje České republiky jsou naplánovány, přestože jsme v předvolebních kampaních slyšeli mnoho slov o šetření. Já mám zkušenost z rozpočtového výboru, když jsme chtěli podrobnější informace, tak logicky jsme dostali odpověď: nezlobte se, já podrobnější informace nemám, musím se zeptat náměstka, ředitele odboru, vedoucího oddělení, my vám to písemně pošleme. No jo, to je sice hezké, že nám to písemně pošlou, nicméně výbory to musely projednat do minulé středy do 16. hodiny. Podle zpráv mých kolegyň a kolegů to probíhalo velmi stejně v mnoha výborech, aby na rozpočtový výbor přinesla vládní koalice pozměňující návrh, který sahal do všech usnesení, která jednotlivé výbory projednávaly, to znamená, ty výbory v zásadě jednaly zcela zbytečně, protože vládní většina na rozpočtovém výboru v zásadě změnila všechny kapitoly, to znamená to, že ty výbory schvalovaly nějaké výdaje, nějaké příjmy, tak minimálně na straně výdajů dneska je všechno jinak, dočtete se to v tisku 6/2.

Premiér chybí, budoucí premiér taky chybí. Ministr financí tady je, v prvém čtení na rozpočtovém výboru nebyl, budoucí ministr financí chybí. A to se říkalo, že rozpočet je vrchol sezóny v Parlamentu a nejdůležitější zákon roku. Teď mi dovolte krátce okomentovat to, co vám předkládá rozpočtový výbor v tom tisku 6/2. Musím říci, že propagace jde docela dobře, a prezentace, protože já i občané jsme se dočetli, že rozpočtový výbor našel úspory ve výši 5 mld. Kč.

Výrazný rozdíl proti tupým plošným škrtům z minulého volebního období. Budiž. Jenom k tomu vysvětlení jsem musel dát ten komentář. Takže spíš nám to připadá jako příliš málo ambiciózní cíl 3,5 mld. v provozních výdajích. Slyšeli jsme v předvolební kampani, ale i po volbách, slova o desítkách ušetřených miliard. Pokud skutečně bude vládní koalice šetřit provozní výdaje, bude mít naši podporu v tomhle tom směru.

Dočetl jsem se z tisku i z vyjádření vládní koalice, že ještě v průběhu roku 2014 dojde ke zvýšení důchodů. Přesto vládní koalice na rozpočtovém výboru hlasuje o snížení částky na důchody zhruba o 700 mil. Kč.